Že to sice není nový občanský soudní řád, dovolte mi to povzdechnutí, ale že aspoň toto a že doufám, že byť na sklonku tohoto našeho volebního období se nám podaří tyto veskrze užitečné změny, nebo já jsem přesvědčena, že jsou užitečné, schválit ještě včas, a proto také se připojuji k tomu, abychom podpořili tento návrh a poslali do tzv. do druhého čtení. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poté co paní profesorka Válková v podstatě shrnula, o co tady jde, už se omezím pouze na jedno konstatování. A teď nevím, jestli jsem paní kolegyni dostatečně pochopil, ale já z těch bodů, kterých je tady poměrně hodně, se zarážím nad jedním z těch, kterým je zrušení zvláštní příslušnosti u Obvodního soudu pro Prahu 2, a byl bych rád, pokud byste se zamysleli nad odůvodněním, které pan ministr spravedlnosti k tomuto kroku říká. Protože on říká: Měli jsme, možná máme, na Obvodním soudu pro Prahu 2, který se dlouhodobě, po dobu desítek let, zabývá specializací na trestné činnosti v dopravě, korupční problémy, a tak je rozprášíme. Tak místo toho, aby Ministerstvo spravedlnosti nad těmito soudci a nad tímto soudem vykonávalo větší dozor a dohled a zamezilo tomu, aby trestná činnost korupčního charakteru byla na tomto soudě páchána, tak radši řekne, že specializaci rozpustíme na obvodní soudy pro Prahu 1 až 10 a budeme v podstatě dělat, že to nevidíme. Takže to není podle mne cesta správným směrem. A pokud vzpomenete, a teď prostřednictvím pana předsedajícího k paní profesorce Válkové, tak my na mnoha jednáních mluvíme o tom, že je potřeba dělat specializace. Specializace na mládež, specializace na vybrané druhy trestných činností, protože pouze specializací docílíme toho, že budeme mít při rozhodování odborníky. A věřte tomu, že dopravní problematika je jednou ze specializací, a řada soudů v podstatě záviděla Praze, že tuto možnost má a že problematika trestných činů v dopravě se řeší právě na jednom specializovaném místě.

A je to určitá výhoda, protože vždy vědí, o čem je řeč, a jsou určitě většími odborníky, než když to připadne na základě nějakého automatického generátoru někomu, kdo o té dopravě vůbec nic neví. Takže já bych se spíš přimlouval za to, pokud víte o tom, že tam máte takový problém, a víme, že takový problém tam byl, jestli tam dál přetrvává, já nevím, to musíte vědět vy na spravedlnosti, abyste ten problém řešili. Řešili ve vztahu svých pravomocí, které máte, ale rozhodně ne tím, že tu problematiku rozhodíte mezi ostatní soudy a budete se tvářit, že případná korupce s touto kriminalitou prostě neexistuje. Byl zde zmíněn také automatický generátor přidělovaných věcí soudním oddělením. Určitě bych se také přimlouval za to, aby tato činnost byla nejprve odzkoušena pilotně buď k dané problematice tak, jak navrhla paní kolegyně profesorka Válková, nebo na nějakém vybraném soudu, aby to nebylo zaváděno plošně s těmi náklady, které předpokládáte, protože pokud bychom pilotně zjistili, že to nefunguje, tak by to byly další vyhozené peníze, které by mohl rezort Ministerstva spravedlnosti vynaložit účelněji. Bylo zmíněno, že odborná veřejnost má k části navrhovaných změn své výhrady, a já očekávám, že odborná veřejnost tyto své výhrady vznese buď na jednání ústavněprávního výboru, nebo na podvýboru pro justici a soudní samosprávu a budeme moci o těchto výhradách dále mluvit.

Takže se připojuji k tomu, abychom mohli o věci jednat v ústavněprávním výboru popřípadě dál, a na takovou diskusi jsem připraven. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení další páni ministři, dámy a pánové, jsme necelý půlrok před koncem volebního období a Ministerstvo spravedlnosti, které se na začátku zavazovalo, že připraví nové trestní řízení, připraví nové občanské soudní řízení, nám tady přináší opravdu velmi dílčí a v těch věcech kde nejdílčí, tak velmi spornou novelu občanského soudního řízení.

A tady tak náhodně vybereme pár věcí, a to tedy jakoby neuvěřitelně náhodně. Snížení poplatku za antidiskriminační žalobu. No, větší hloupost, kterou bychom mohli navrhnout, už jsem dlouho neslyšel.

Trestné činy v dopravě už tady částečně zmiňovala paní poslankyně Válková i pan poslanec Ondráček.

Já tedy nevím, jestli trestní stíhání bylo zakončeno pravomocným rozsudkem, pokud je mi známo, tak zatím nebylo, tak samotná skutečnost trestního stíhání, bych řekl, že je méně než nic. Pokud nemám pravomocný rozsudek, tak při tom, kam se nám tady rozjely orgány činné v trestním řízení a státní zastupitelství, tak samotná skutečnost trestního stíhání mně připadá, že je naprosto bezvýznamná, a dokud nebudu mít pravomocný rozsudek ano, tady na Obvodním soudu pro Prahu 2 se něco opravdu stalo a opravdu došlo k tomu, že někdo byl korumpován tak mě to nezajímá.